Vážená paní ministryně, dovolte mi, abych učinila dotaz. Před tímto dotazem bych ráda popsala situaci.

Začínám se ale trochu obávat, zda nenarazíme na určitou anomálii, která se dnes projevuje ve financování platů nepedagogických pracovníků.

V současné době ten tok peněz je na jednoho žáka a je daný průměrnou mzdou na pedagogického pracovníka. V současné době se několikrát navýšila základní garantovaná státem minimální mzda, což je samozřejmě pozitivní, protože to ukazuje růst ekonomiky naší republiky.

Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, ano, tato situace, my jsme si jí vědomi.

V tuto chvíli je tento návrh připraven k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

Ale vzhledem k tomu, že to bude nějakým způsobem finančně náročné, tak by to mělo být od 1. července. Tak prosím, máte slovo. Vážená paní ministryně, tomu rozumím. Ale v platové třídě první a druhé jsou pouze uklízečky.

Teď to bude podle tarifů. To znamená, já nebudu mít žádný prostor pro doplacení těchto minimálních garantovaných mezd a budu to muset brát z osobního ohodnocení, které bude v nějaké procentuální výši. To je velmi důležité. Děkuji za dodržení časového limitu.

Nicméně jak jsem řekla, protože to je nějakým způsobem finančně náročné, tak jdeme takovými postupnými kroky, a tady vám asi já úplně takhle detailně odpovím později. Děkuji, paní ministryně. Jako další nám přednese svoji interpelaci paní poslankyně Helena Langšádlová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové a především vážený pane ministře vnitra. Obracím se na vás ve věci řešení dopravních situací následujících po dopravních nehodách zejména na dálnicích, a to Policií České republiky. Je jednoznačné, že po dopravní nehodě nejdřív musí být zajištěno zdraví a majetek zúčastněných osob. Likvidace havárií však mnohdy trvá dlouhé hodiny.

Tím vznikají další nebezpečné dopravní situace.

Děkuji za odpověď. Děkuji, paní poslankyně. Dále má slovo pan poslanec Radim Holeček, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Pane poslanče, máte slovo. Vzniklo plno nových hospod.

Jinak jsem si ničeho nevšimla. V Nezvalovce přibyla další herna přímo naproti základní škole, takže jsou tam teď dvě vedle sebe. I kvůli EET skončily Vinohrady a také rockový klub.

Když to posčítáme, pro mě je poměr jasný, 26 zavřených, potažmo uzavřených, přerušených živností a pouze jedna, a velmi si myslím, že to je ta herna, proti tomu. Děkuji, pane poslanče.